Ona je tam za Evropskou komisi. Takže já... vy mě tady zkoušíte. My jsme demokratické hnutí.

Já jsem byl ministr financí. Podstatné je, co říkám já. Já jsem předseda hnutí. Já jsem zatím premiér. A já zastupuju české zájmy.

Já nevím. Oni tam jsou. Máme nějaké zkušenosti. Po volbách už jsou všichni nezávislí, samostatní. Podstatné je, co říkám já. A já to stále říkám. Ano. A jsem kritický vůči rozpočtu.

Tři parlamenty! Já jsem byl čtyři hodiny na Evropském účetním dvoře. Nešetří. A já to kritizuju.

Jako další s interpelací vystoupí pan poslanec Jakub Michálek. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, budu mluvit o Národním investičním plánu České republiky, což je věc, o které už jsme tady diskutovali několikrát. Teď už ho konečně máme. Ten investiční plán, který byl původně tajný. Předně bych chtěl říct, že podporujeme aktivitu, aby stát měl investiční plán, abychom měli sepsány investice. A oceňujeme taky to, že jste slíbil, že ten plán dáte veřejnosti k připomínkám. Ale tenhle plán má jeden drobný problém. On to totiž žádný plán není. Má sice krásný obal, ale uvnitř je zatím velký špatný. Tady máte obal.

Já budu velmi rád, pokud zde představíte, a dokonce to budu říkat na konci té interpelace... Tam jsou slova jako klíčovou otázkou, zda projekty budou realizovány, zatím nelze odpovědět na straně 30. Sami tam píšete, že to je jenom koncept metodických pravidel. To tam píšete. Šest let pracujete na Ministerstvu pro místní rozvoj. Máte finance. Šest let máte dopravu. Šest let vládnete. Ale nevíte, co budete realizovat. Píšete tam, že další dva roky se bude dělat evaluace projektů a rozpracování konkrétních postupů. Takže na konci, po osmi letech vašeho vládnutí, budeme mít zase jenom papír. A to je málo.

Děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

Takže ten plán se stále mění.

A vy se přece připravujete na funkci ministra spravedlnosti.

No tak tady. Chybí nám věznice. Takže prosím vás, tohle jsem já vymyslel. Ano, je to tak. Protože jsem přišel z byznysu.

A dokonce jsem ho teď změnil. Třicet let máme za sebou. A to je potenciál naší země. Dneska náš růst je spotřebou a exportem. A máme investovat.

Já jsem napsal to, o čem sním. To je taky nějaká představa.

Děláme ten vnější okruh. Budeme stavět halu Věry Čáslavské. Takže máme tady. Budeme investovat. Vinohrady. Všude budeme investovat.

Takže já nechápu... Já chápu. Všichni čekají na to. A kde vezmete peníze? To není o penězích. To je o tom potenciálu.

No a co? A nic se nestalo. No nic se nestalo.